Nevím teď přesně, jaká je jeho pracovní pozice, jestli je přímo zástupcem paní velvyslankyně, ale důkazy o jeho aktivitě byly dostatečně prokázány. On sám v tom televizním šotu, který jsme viděli, opakovaně, říká, že policie nemá co zasahovat proti čínským demonstrantům tam, protože on je zástupcem čínské ambasády, a tímto způsobem si vynucoval poslušnost české policie a českých úřadů ve vztahu k němu a k těm čínským demonstrantům.

Ptala jsem se také, jak se předseda vlády v této souvislosti dívá na správu BIS, z níž cituji: V případě čínské moci a jejích zpravodajských služeb se nesl rok 2014 ve znamení důrazu na vlivovou infiltraci do českých politických a státních struktur a sběru politického zpravodajství, a to vše za aktivní pomoci některých českých občanů, včetně politiků a státních úředníků.

Odpověď je nula.

Ptala jsem se na to, proč nebyl na Hrad při této příležitosti pozván ministr kultury Daniel Herman.

Ale hned poté zástupce čínského velvyslanectví podle České tiskové kanceláře navštívil Ministerstvo zahraničních věcí s urgentní stížností právě na ministra Hermana. Uvedl tedy v této stížnosti, že jsme těsně před návštěvou čínského prezidenta a že citace tento čin může poškodit nejenom návštěvu prezidenta, ale i celkové pozitivní směřování současných vztahů. Výsledkem pravděpodobně tohoto postoje pana ministra Hermana bylo nepozvání na Pražský hrad, přestože v médiích bylo uvedeno, že vedle memorand, která tam byla podepsána, se také chystá česká vláda formulovat nějaké další kroky v oblasti programu bilaterální spolupráce, že první návrhy takové spolupráce budou předloženy v červnu což už tedy máme dnes 2. června, tak asi už bychom některé ty návrhy mohli vidět na papíře a že některý z těch návrhů se bude týkat také kultury.

Pan předseda vlády mi odpovídá, že ministr kultury nebyl během návštěvy prezidenta členem národní delegace, neboť na straně hosta nebyl zastoupen jeho resortní protějšek a jednání se povahou věci netýkala daného resortu. Jestliže Česká tisková kancelář přináší informaci o tom, že byla podepsána memoranda a během nich bylo stvrzeno také, že bude probíhat spolupráce i nadále v různých patnácti oblastech, ať už se týkají železniční dopravy, letecké dopravy, nevím jakých dalších oblastí, ale kromě toho také kultury, tak si myslím, že tato odpověď tedy, pane předsedo vlády, úplně korektní není, a přestože jsem si vědoma toho, že jste se pravděpodobně už s panem ministrem kultury nějak sjednotili a dohodli jste se v této věci, tak ty první jeho reakce ukazují na to, že nebyl pozván proto, že pro čínskou stranu se stal nepohodlným. Mě zajímalo, jak si toto může nechat česká vláda líbit, takový selektivní přístup k některým svým členům, a vaše odpověď byla taková nemastná, neslaná, z které si nejde vybrat absolutně nic. To bylo několik věcí, které jsem chtěla zmínit k celé návštěvě. Mrzí mě, že konkrétní otázky, které jsem položila, a kladu důraz zejména na aktivitu čínské ambasády v ČR, na to, jak instruovala občany Číny žijící na našem území, aby zasahovali proti českým občanům, že si to necháváme líbit a že pan předseda vlády se k tomu jednoznačně nepostaví. Všechno ostatní, co zmiňuji, považuji též za důležité. Ale nechat napadat naše vlastní občany nějakými čínskými organizovanými bojůvkami a tvářit se, že o tom nic nevím, a zavírat oči před jasnými dokumenty, které v té věci přenášely různé televizní stanice, tak to se mi zdá nehodné předsedy vlády. Je předsedou vlády České republiky, je předsedou vlády českých občanů a není tady od toho, aby hájil naprosto neakceptovatelné kroky čínské ambasády, která podstatě Českou republiku vydírala ve stylu buďto uděláte všechno, jak my si přejeme, anebo zapomeňte na to, že tady budou obchody, které jsme vám naslibovali, v závorce: z kterých bude těžit pouze někdo a rozhodně to nebude přínos pro celou Českou republiku. To byly mé výhrady, takto jsem je chtěla poněkud obšírněji zformulovat. Jsem si vědoma toho, že čas nám asi nedává prostor teď, abychom ještě důkladněji všechny tyto otázky tady probrali. Bude záležet teď na tom, jestli pan předseda vlády bude ochoten se o této věci bavit dál, nebo jestli ve svém vystoupení bude tak stručný, jako byl v odpovědi, kterou mi poslal. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní poslankyni Němcové. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Nicméně na rozpravu zbývá zhruba minuta a půl.